Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, zaznělo tady mnoho slov. A já jsem si doposud myslel, že když tady diskutujeme, tak máme přečtený krizový zákon, máme přečtený zdravotní zákon, víme, do čeho jsme tuto republiku uvrhli. Ano, je to velice závažný stav, vyhlásit nouzový stav na celém území České republiky. A jsme si vědomi všech rizik a všech zodpovědností, které před tímto zákonodárným sborem stojí. Za celou tuto dobu diskuse od začátku jsem spíše nabyl dojmu, že chceme tento stav již hodnotit, že chceme najít viníky, že chceme najít zodpovědné a že chceme mnohdy dělat politické závěry. Já jsem rád, že to tady zaznělo z úst ministrů, že hovořili, že na hodnocení bude času dost. Ano, na hodnocení bude času dost. A věřte mi, že bude velice, velice podrobné, protože všechny takovéto události živelního charakteru se ve všech odborných vědeckých vysokoškolských ústavech neustále probírají a dělají se analýzy, dělají se studie a připravuje se na příští okolnosti. Toto je všechno před námi. Pevně věřím, že se do toho hodnocení zapojí i právnické fakulty a další, které to zhodnotí z důsledků vůči zákonům a právu. Ale vracím se k tomu, proč jsme tady. My máme vyslovit souhlas s prodloužením nouzového stavu.

Schválili jsme ho pod dojmem nějakých informací, pod dojmem stavu, který je před námi, a schválili jsme ho jako řešení určité situace. Ptám se změnilo se něco?